Čili moje otázka zní, jak je to možné?

Ale tady v tomto případě si myslím, že by bylo dobré se nějak od nich poučit, protože tam zjevně ten systém nějakým způsobem funguje.